Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 58. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Dále pan poslanec Votava Václav zdravotní důvody.

A nyní tedy vyzývám poslance, aby se hlásili, respektive mám tady už přihlášky, kteří by chtěli navrhnout změnu odsouhlaseného pořadu schůze Poslanecké sněmovny.

Ale chtěl bych navrhnout dva body.

Proč ten bod navrhuji? Tak já vás poprosím ještě jednou o klid, vážené paní poslankyně a poslanci, protože ani neslyším, kam přesně to chce pan poslanec zařadit. Je to ekologická havárie, která tady nebyla minimálně v posledních deseti letech. Týká se přímo území dvou krajů, nepřímo kraje třetího. A myslím si, že by bylo dobré, protože dostáváme i my jako poslanci z této části země spoustu dotazů od veřejnosti, kdyby pan ministr životního prostředí v té věci vystoupil a shrnul základní fakta. A především také, jak to bude řešeno z hlediska postihu.

Děkuji za vyhovění k těmto dvěma bodům.

Tak děkuji, děkuji, pane předsedající, za upozornění.